Pochopila bych ještě tento krok ve chvíli, kdy by po něm volali všichni provozovatelé. Proč tedy alespoň neuvažujete o dobrovolném systému a můžete tím těmto provozovatelům dát konkurenční výhodu a důvěru mezi provozovatelem a zákazníkem?

Ale to vám je evidentně jedno.

Děkuju za pozornost. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

Uvedené tvrzení mohu prokázat na zjednodušení finančních toků, případně kurzů na vysoké škole.

Tak zde to zavedení toho EET vidím jako velkou výhodu, protože se odstraňuje chybovost při zpracování příjmových dokladů v rámci instituce.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče. A vyvolalo to faktickou poznámku, a sice pana ministra. Jsem absolvent.

Nikdo vám v tom bránit nebude, abyste ten systém nadále používali. Děkuji. A dále je řádně přihlášen pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče. Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, jak jste si všimli, tak vnímám zpětnou vazbu, tak jsem změnil svou strategii, že jsem se vždycky přihlásil jako první. Výsledkem toho bylo, že jsem se stal zpravodajem. Tak teď jsem to obrátil, že jsem se přihlásil, a zároveň mě tady nikdo moc neposlouchal, protože když ta témata trvala třeba deset hodin, tak všichni šli pryč.

Položím některé otázky, některé možná řečnické otázky, na které si odpovím sám.

To je úplně nejzákladnější otázka. Napadla mě mimo jiných kritérií tři: politická priorita, rozpočtová nebo finanční priorita a podpora nějaké cílové skupiny. Tato tři.

Protože politická priorita to za mě v této chvíli není. Možná byla ve volební kampani na konci minulého roku. Ale teď jsou to priority, a to se doufám shodneme, někde jinde, i tato vláda to říká, že válka na Ukrajině mění ty priority.

Ceny potravin, vývoj cen energie, střednědobý plán, jak to řešit a tak dále. Možná třeba ideologická.